Další. Budeme bojovat razantněji proti terorismu. Ano, tady by se dalo říct, že tím auditem pan ministr to, co si předsevzal, slíbil a máme to štěstí, že si nemusíme nějaké cvičení proti terorismu zkoušet v praxi. Chvála bohu. Dále. Budeme důrazněji potírat organizovaný zločin. Nesplněno.

Vnitřní boj mezi ministrem financí Andrejem Babišem a premiérem Sobotkou vyústil v reorganizaci policie. Premiér vyhrál. Policistům však nic zásadního nepřinesla. K lepšímu se nic nezměnilo. Do boje s organizovaným zločinem se stále promítají rozmanité politické zájmy, které ztěžují samotná vyšetřování. Jak jsem říkala v úvodu, minulý týden se zatýkali členové hnutí ANO, tento týden se zatýkají a konají se domovní prohlídky u členů ČSSD.

Další. A tady pan ministr má splněno. Budeme potírat rasovou nesnášenlivost. Víte, co mně na tom všem vadí? Kromě slibu vlády, že posílí počty policistů, tak že skutečně tady v žádném případě nedochází ke stabilizaci, tak aby ti zkušení, ti, kteří se zapracovali a prostě zvykli si na život, který není ani z hlediska rodinného zázemí, ani pro jejich rodiny snadný, tak bohužel tito lidé se rozhodnou po nějaké době z policie odejít. A to, že společnost Lidl platí lépe než stát, to už tady zaznívalo několikrát. A myslím si, že to je přeci systémově špatně. To snad víme úplně všichni. Ale zpátky k projednávané předloze novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nebudu se dlouze opakovat a unavovat vás veškerými podrobnostmi, co všechno je na tomto návrhu špatně, ale přesto mi dovolte ještě několik poznámek a představení mnou předložených pozměňovacích návrhů, které bohužel nebyly podpořeny na výboru pro bezpečnost.

Jistě dobře víte, že dnes jsou známy dva typy služebního poměru na dobu určitou a na dobu neurčitou. Doba určitá je možná nejdéle na tři roky od vzniku služebního poměru a po úspěšném složení zkušební zkoušky se automaticky mění na dobu neurčitou. Je to logické, protože v případě policistů, ale samozřejmě i dalších příslušníků všech bezpečnostních sborů trvá poměrně dlouho, než se příslušník naučí a vycvičí ve všem potřebném, co potřebuje k řádnému výkonu své profese. A rozhodně to není jednoduché, jelikož se nejedná jen o fyzické a psychické zdraví a zocelování, ale samozřejmě jde i o taktiku a metodiku zásahu, znalost práva a podobě. Například policista tak stráví minimálně rok ve škole. Ale jak je známo, teorie praxi nenahradí, a tak je do služebního poměru na dobu neurčitou přijat až po složení zkoušky.

Pokud na práci ve službě státu nemá, služební poměr je skončen uplynutím doby určité.

To je naprosto v pořádku. Jelikož nebyl pan ministr vnitra Chovanec osobně na jednání výboru pro bezpečnost, když jsem tento pozměňovací návrh představovala, tak by mě zajímalo, pane ministře, jaký je váš názor na tento můj pozměňovací návrh. Stejně tak by mě zajímal i názor odborů a pana policejního prezidenta Tuhého, protože ačkoliv se pan ministr chlubí shodou a zevrubnou přípravou novely zákona s odbory, neznám jejich stanovisko a pohled na věc. Vím, že se jako čert kříže bojí toho, aby se neotevíraly výsluhy. ODS jasně garantovala, že nic takového činit nebude, tak ale na druhou stranu pokud tady je většina kolegů a kolegyň v této otázce ve shodě, že se tato Pandořina skříňka nyní otevírat nebude, tak by nám odbory nějakým způsobem své stanovisko, objektivní stanovisko sdělit měly prostřednictvím pana ministra. Služební poměr na dobu určitou na rozdíl od zkušební doby je z logiky věci, kolegyně a kolegové, výhodnější i pro samotné policisty, kdy policista v této době může nejen čerpat příspěvky z FKSP, pane ministře, ale například může žádat banku o hypotéku a mít i jistotu, že prvních šest měsíců, kdy dostává mimo jiné zcela neadekvátní platové ohodnocení, nebude zcela v nejistotě. Přeci také tady jsme několikrát diskutovali o těch statistikách, nelichotivých statistikách, které nám ukazují, kolik policistů se pohybuje na hranici životního minima, kolik policistů už na sebe muselo v nějakém okamžiku vyhlašovat bankrot nebo kolik policistů muselo a musí někdy i nelegálně bohužel mít ještě nějaký vedlejšák na to, aby uživili dvoučlennou rodinu. Proto by mě zajímalo, pane ministře, zdali si ministr s odbory takto představují stabilizaci a jistoty pro lidi, kteří se rozhodnou sloužit státu a jeho občanům. Ráda bych chtěla zdůraznit, že ozbrojené represivní složky státu se nemohou z podstaty řídit stejnými pravidly, jak je známe z práva civilního. Jedná se o lidi, kteří mají na sobě uniformu, mají určitou hodnost, mají zbraň a mají i vedle privilegovaných práv zasahovat v zákonem stanovených případech do základních lidských práv občanů, tak mají i velkou odpovědnost. Bezpečnostní sbor je postaven na disciplíně, rozkazech, příkazech, vynucování práva, kázni a není možné se tvářit, že tomu tak není, a neustále se přibližovat zákoníku práce. Opět úplně stejná slepá ulička, kterou jde Ministerstvo vnitra i Ministerstvo obrany. Za chvíli nebudou v těchto sborech, ani ozbrojených, ani bezpečnostních, vydávány rozkazy, všechno se to bude odehrávat na úrovni správního řízení. Tohle skutečně, kolegyně a kolegové, chceme?